Přistoupíme tedy k jednotlivým interpelacím. Ta byla přerušena do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance, který je omluven, tudíž podmínka trvá. A taktéž přerušení této interpelace. Druhou interpelací je rovněž interpelace pana poslance Zdeňka Ondráčka ve věci práce přesčas v důležitém zájmu služby. Opět na ministra vnitra Milana Chovance.

Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra. Otevírám rozpravu a dám slovo panu interpelujícímu panu poslanci Stanjurovi. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážení dva členové vlády, kolegyně, kolegové. Než se dostanu k samotné interpelaci, tak mi dovolte pár obecných poznámek.

Načež jsme slyšeli rozhodná slova pana premiéra, jak to zařídí, jak už to bude jinak. Jak nechal vypracovat tabulku. Tak jsme se v tisku dozvěděli tabulku, kolik účasti má který ministr. Většinou se vymlouvali, že mají jiné povinnosti, ale že se to určitě zlepší. Teď, když se na to zaměřil i pan premiér. A jestli jste dobře poslouchali pana předsedu, tak dneska jsme měli projednávat deset písemných interpelací.

To je to zlepšení po tom razantním zásahu pana premiéra, který slíbil nám všem, že udělá pořádek ve vládě a zvýší účast ministrů na interpelacích. Původně jsem přemýšlel, že zůstanu za dveřmi, abych zůstal ve stejném gardu jako ostatní kolegové, kteří se týdny a měsíce domáhají odpovědí, resp. diskusí nad odpověďmi, s kterými nebyli spokojeni. Já nevím, co máme dělat. Pan předseda Hamáček slíbil a udělal, několikrát se obrátil jako náš předseda, předseda nás všech, na premiéra s žádostí, aby premiér zjednal pořádek. Dneska vidíte výsledek.

Je to skutečně nedůstojné. Nevím, kdo všechno se dneska omlouval, z jakých různých pracovních důvodů. Dobře víte, že jsme připraveni pochopit omluvu ve skutečně závažném případě.

To se občas v tisku stane, že nepřesná informace... tak možná kolegové z ANO pořád říkají, jak by vylepšili jednací řád. Tak se zamysleme, jestli ty interpelace vůbec mají smysl. Nebudu je jmenovat.

Jak to skutečně děláte? A pak přijde pan premiér a řekne: Máte pravdu, je to tak. Tak dobří jsme.